Tyto filtry nejenom že omezují svobodu projevu, protože dohled nad svobodou projevu by nadále měly vykonávat stroje, čímž se dobrovolně Evropská unie proměňuje v digitální dystopii. Jejich nasazení je velice nákladné a ty náklady ponesou malé a střední firmy, a nejenom v České republice. Pokud tedy mluvíme o národních zájmech v průmyslu, tak tady dochází k jednomu velice zásadnímu.

Přitom rámcová pozice Ministerstva kultury z října 2016 jasně vyjadřovala obavu z výše zmiňovaných článků. Výbor pro evropské záležitosti této Poslanecké sněmovny v říjnu téhož roku obavy ve svém usnesení podpořil a podobně se zachoval i senátní výbor v lednu v roce 2017. Český zástupce tedy ignoroval zájmy českých občanů vyjádřené v dokumentech vlády, parlamentu i Senátu a hlasoval pro zavedení cenzury v Evropské unii a likvidaci podnikatelů operujících na internetu. Ministr kultury tento rozpor mezi současným hlasováním a pozicemi senátorů, poslanců a ještě i nedávno vlastního ministerstva nedokázal vysvětlit. Situace je o to horší, že zástupci Evropského parlamentu se snaží směrnici schválit urychleně už v průběhu příštího týdne, aby se vyhnuli masovým protestům, které jsou plánovány v Německu, Rakousku, Lucembursku a dalších zemích, protože už minulý týden vyšly do ulic tisíce lidí a odezva na to se šíří.

Děkuji. Děkuji. Tak, paní poslankyně Pekarová Adamová k pořadu schůze.

Já navážu na už jednou tady předložený návrh, a to panem kolegou Faltýnkem, který navrhoval předřadit bod, který se týká pozemních komunikací, protože zákon o pozemních komunikacích jsme předložili taktéž a týká se úplně toho samého problému, totiž autovraků v našich ulicích.

Myslím si, že by to ušetřilo mnoho času a bylo by to žádoucí. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Prosím, abychom toto uctění nebo zásluhu zařadili jako první bod našeho dnešního jednání a takto oslavili sto let existence české koruny. Děkuji pěkně. Děkuji.

Já znovu poprosím o klid v sále, aby vystupující nemuseli překřikovat své kolegy. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Další k pořadu schůze vystoupí pan poslanec Radek Holomčík. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád navrhl zařazení na program této schůze bodu doprovodné usnesení ke sněmovnímu tisku 382.

A ještě jedna drobnost. Já jsem po dohodě s předkladatelkou sněmovního tisku 382, tak jsme se dohodli i s ohledem na kapacity ministerstev, že to usnesení ještě malinko upravíme, a to tak, že z něj odstraníme ty body, které se týkají Ministerstva obrany.

Takže to shrnu.

Já vám děkuji.